Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už budu velmi stručný. Souhlasím s tím, že je potřeba jednat a projednávat věci v Poslanecké sněmovně. Pouze bych chtěl říci panu předsedovi Kalouskovi, že ministr vnitra bude informovat Poslaneckou sněmovnu, jakmile se dostaví na schůzi Poslanecké sněmovny. Čili ta informace z jeho strany zazní.

Policejní pyrotechnik stanovil týdenní lhůtu od posledního samovolného výbuchu k tomu, aby mohla začít příprava na odvoz. Ale chci říci, že já osobně jsem nekontroloval všechny ostatní muniční sklady, které se v tomto areálu nacházejí. Pouze jejich kontrola, kontrola stavu této munice nám může říci, kdy bude možné zahájit bezpečný odvoz a v jakém rozsahu. Vláda se obrátila na soukromé firmy, které tam vlastní tuto munici, okamžitě. Okamžitě po výbuchu. Okamžitě po výbuchu jsem se zajímal o to, jestli jsou tyto firmy kontaktní, jestli komunikují s Ministerstvem vnitra a jsou připraveny se postarat o svůj majetek. Tady je jasná odpovědnost vlastníka, to znamená společností, které tam tuto munici skladovaly. Ta munice nepatří státu. Ta munice patří soukromým firmám.

Pouze mohu říci, že vláda vyvíjí tlak na soukromé firmy, aby se postaraly o svůj majetek.

Ale současně mám respekt k práci policejních pyrotechniků, kteří riskují život a riskují zdraví na místě, a vycházím z jejich expertního posudku a z jejich expertního stanoviska. Pokud dochází k dalším výbuchům, je evidentní, že bude muset být stanovena další lhůta, po jejímž uplynutí bude možné pokračovat v přípravě odvozu munice. V tuto chvíli nemohu hovořit a ani nemám kompetenci hovořit za velitele zásahu. Já jako předseda vlády budu respektovat rozhodnutí velitele zásahu, protože to je člověk, který je kompetentní, má kolem sebe policejní pyrotechniky a ti jsou schopni mu říci, jakým způsobem postupovat. Nebudeme ale ztrácet čas. Budeme připravovat transport. Mezitím už vláda připravuje náhradní lokalitu v Květné. Jenom chci upozornit na to, že náhradní lokalita už byla připravena k privatizaci, to znamená, už se s ní nepočítalo z hlediska státu.

Čili jenom chci říct, že tady je bohužel ten prvek soukromého vlastníka, který má svoji odpovědnost, a stát musí vyvíjet jasný tlak na soukromého vlastníka, aby této odpovědnosti za tu munici dostál. Ještě pan předseda Kalousek.

Pane premiére, vaše odpověď je fér a nikdo od vás nemůže chtít nemožné. My i věříme, že až přijde pan ministr vnitra, že nás bude informovat. Ale prosím, ta míra nedůvěry vyplývá z toho, že když nás naposledy pan ministr vnitra informoval, tak říkal: Nestrašte lidi.

My zase nechceme, aby vláda s tou politickou odpovědností, kterou má, to tady lakovala na růžovo. Já chápu, že nemůžete říct přesný termín.

O tom měla být ta politická diskuse na Poslanecké sněmovně, protože Poslanecká sněmovna tu politickou odpovědnost nese. Vy ji samozřejmě nesete také a Poslanecké sněmovně se zodpovídáte.

Dobrý den. Děkuji za slovo. Už jsem se nechtěl připojovat k diskusi, protože skoro všechno bylo řečeno.

Já jen pro vaši informaci, abyste věděli, co se děje.

Já to neříkám proto, že to je samozřejmě správně, ale říkám to proto, že ta situace není jednoduchá a že si zaslouží naši pozornost a zaslouží si velkou pozornost. A možná je to, pane premiére, i na Bezpečnostní radu státu.

Pan předseda vlády. Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem ten areál navštívil. Nikdy bych si nedovolil tu situaci lakovat narůžovo. Nikdy bych si nedovolil ji bagatelizovat z jakéhokoliv časového hlediska. Pro stát to bude problém v horizontu několika let, protože i když se nám podaří munici odvézt, tak nás čeká dlouhodobá sanace toho areálu.

15 tisíc tun munice v tomto areálu. Čili v žádném případě nikdo ze strany vlády nelakuje situaci narůžovo, nechce ji bagatelizovat. Vláda se tím opakovaně zabývá, zabývá se tím a bude se tím zabývat Bezpečnostní rada státu. Řeší to Ministerstvo vnitra. Chci ujistit všechny poslance a poslankyně, že v žádném případě tuto situaci nepodceňujeme. Je to vážné bezpečnostní riziko a je třeba volit adekvátní metody a adekvátní postupy. A pokud dochází k evakuaci části obyvatel, tak je to nepochybně na základě rozhodnutí velitele zásahu Policie České republiky. Je to v jeho kompetenci. Předpokládám, že Sněmovna bude informována prostřednictvím Ministerstva vnitra o tom, jaký je další vývoj v tomto areálu. Jenom chci upozornit na fakt, že ta munice tam nebyla naskladněna v květnu nebo v červnu, nebyla tam naskladněna minulý měsíc. Řešíme problém, který jsme zdědili, a budeme se zajímat o to, jak je možné, že k tomu došlo, aniž by tady byly adekvátní krizové plány, náhradní řešení, místa, kam se ta munice uskladní. Čili nepochybně je to tak. Já vám ale teď neřeknu termín, do kdy bude munice odvezena. Neřekl jsem to ani na setkání s občany Vlachovic a Vrbětic prostě proto, že to bude záležet na tom, v jakém stavu se nalezne munice v jednotlivých skladech, kterých je tam několik desítek. Je tam několik desítek budov, kde je munice uskladněna po celém areálu. Ten areál je rozsáhlý. V tuto chvíli musí být důkladně prověřen, prozkoumán a to bude možné teprve v okamžiku, až skončí samovolné výbuchy.